Samotné vyhlášení referenda bude pak následně v pravomoci prezidenta republiky, který vyhlásí referendum do 30 dnů ode dne ověření všech splněných podmínek v zákoně. Referendum by se potom konalo nejdříve 90 dnů a nejpozději 180 dnů ode dne jeho vyhlášení. Zároveň pokud by se mělo referendum konat v posledních šesti měsících volebního období prezidenta, Parlamentu, Evropského parlamentu nebo zastupitelstev územních samosprávních celků, tak by prezident vyhlásil referendum tak, aby se konalo společně s novými volbami do těchto orgánů. Tento bod v návrhu zákona bude znamenat značnou úsporu ve finančních prostředcích pro stát a zároveň zabezpečí, aby nehrozilo riziko, že občané budou vyčerpaní z nutnosti hlasovat ve volbách a ještě potom samostatně v referendech. Nemyslím si tedy, že by případná referenda byla pro český stát nákladná. Podstatné ale je, že rozhodnutí přijatá v těchto referendech jsou závazná pro všechny orgány i osoby včetně a jejich změna nebo zrušení jsou možné pouze na základě nového rozhodnutí v referendu. Vláda rozhodnutí přijaté v referendu v rámci své působnosti provede nebo zajistí jeho provedení. Nenavrhujeme tedy typ referenda, které by bylo nezávazné a vláda a Parlament by se vůlí občanů nemusel řídit. Vláda bude mít na starosti provedení rozhodnutí občanů, ale nemůže samotnou vůli občanů ignorovat. Děkuji za pozornost. Nyní tedy zatím poslední přihlášená do rozpravy, paní poslankyně Helena Válková. Děkuji, paní předsedkyně.

To se nakonec nepodařilo z mnoha důvodů, na ně asi tady není ani čas ani energie a ani z mé strany chuť to rozebírat, nicméně to považuji za chybu.

Přesto si myslím, že je dobře, že tady o této problematice hovoříme, a stejně jako SPD si myslím, že je naprosto legitimní otevřít tuto otázku.

A mám na mysli nicméně nic více než řešení situací, které s sebou nese současná krize na Ukrajině a s tím bezprostředně související příval uprchlíků do České republiky, který na jedné straně akceptujeme a snažíme se jim pomoci, na druhé straně budeme jistě v budoucnu muset čelit různým náladám, které by bylo možné i tímto způsobem, to znamená v rámci celostátního referenda, pokud by docházelo k přijetí zásadních zákonů, které by se měly dotýkat běžného života našich spoluobčanů, regulovat. Po tomto trošku filozofickém a politickém úvodu mně dovolte, abych se vyjádřila k tomu, co zde máme předložené.

Nyní tady máme další návrh, který v některých směrech připomíná návrh 111 sněmovní tisk, takže souhlasím s paní poslankyní Lesenskou, vaším prostřednictvím, paní předsedkyně, že jistě tento návrh oproti jiným návrhům z pera SPD byl konzultován s právníky.